Další návrh je pod označením čísla 34.

Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh se týká označení číslicí 35. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní budeme hlasovat o bodu pod označením 35.2. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh se týká již oblasti 36. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dostáváme se do oblasti označené číslem 37.

Stanovisko garančního výboru?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Další návrh je oblast označená 38. Je to Nová část třináctá. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Další návrh je pod označením 39. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh se týká poslední oblasti označené číslem 40 a je to Účinnost zákona podle § 61.

A potom jsou tam samozřejmě další dva návrhy. Paní místopředsedkyně, dejte hlasovat o A17.

A pak ten, který získá nejvíce hlasů, o tom se hlasuje. Ano, budeme postupovat orientačním hlasováním. Jenom poprosím, já budu přednášet jednotlivé návrhy a prosím, abyste svými hlasovacími zařízeními hlasovali pouze ano.